Děkuji, pane místopředsedo.

A nyní pan poslanec Zaorálek, připraví se pan poslanec Bžoch. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já vám přeji dobré odpoledne, dámy a pánové. A dovolte mi, abych tedy do naší debaty přispěl konstatováním několika skutečností, které mi připadají pro tu debatu zásadní a které tady ještě buď vůbec nezazněly, anebo byly pouze naznačeny.

Já pokládám tady tohle sdělení ministra, Ministerstva zahraničí vlastně, a velvyslance pro naši debatu za skutečně zásadní. A proč si to myslím? To mohu vysvětlit, pokud se dostaneme k tomu, o čem tady vlastně dnes mluvíme.

To je argumentace použitá ruskou vládou v obou těch případech.

Proto jsem přesvědčen nechci předjímat a nechci tvrdit, že nemá smysl se o tom bavit, jenom vám říkám všechny argumenty, proč se domnívám, že v této chvíli, zvlášť po tom, co sdělil ruský velvyslanec, já za sebe vidím, že je to poměrně já nechci říct, že to je jistota, ale domnívám se, to je poměrně jednoznačné.

A proto tady říkám rovnou za sebe, že se nemohu ztotožnit s některými body toho usnesení, které tady je předloženo, protože v této situaci se obracet na OSN, na NATO a Evropskou unii mi prostě připadá hysterické! My přece jako jsme schopni jednat jako rovný s rovným a nepotřebujeme běhat někam, prosit se, aby se nás někdo zastal! Tak špatně na tom snad nejsme!

Ale budiž, hlasujme to, můžu se spokojit i s tím, že odmítneme některé body, aspoň ti, kteří se mnou budou souhlasit, nebo to dejte na zahraniční výbor. Vůle Sněmovny je zákonem. Já to respektuji. Jenom upozorňuji, že by bylo dobré respektovat pravidla hry ve Sněmovně. Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Benešík. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

A to, co říkal pan předseda Zaorálek, to je takové symptomatické. Prostě v tom oficiálním zdůvodnění ruské vlády není, že to tak nebylo.

A to je právě ten velký problém, který tady máme. A já bych chtěl říct, že v době normalizace, to mi říkali zahraniční diplomaté, se právě mezi nimi říkal takový vtip, a sice že Československo je nejneutrálnější země na světě, protože Československo nezasahuje ani do svých vlastních záležitostí. Prostě v řadě oblastí měl velitel západního okruhu, což byl sovětský důstojník, větší pravomoci než celá politická reprezentace tehdejšího Československa.

Děkuji. A nyní paní poslankyně Němcová s faktickou poznámkou.

Děkuji za slovo. Já jsem, vážený pane místopředsedo, chtěla ve své faktické poznámce reagovat na slova pana kolegy Zaorálka, bohužel zde není, ale to nevadí. Chtěla bych jenom říci, že jsem přesvědčena o tom, že jsou tady dodržována normální pravidla férová pravidla jednání Poslanecké sněmovny. Ten jeho závěrečný výkřik naprosto nechápu. Protože co na tom není normálního, jestliže v ruské Dumě se odehraje jednání týkající se České republiky?

Na těchto dvou polích se má odehrávat ten názorový střet. My jsme tady přednesli své důvody, proč si myslíme, že je správné zareagovat, ať už to ta strana myslí méně vážně, víc vážně, ať už dává kdo chce jakékoliv stanovisko, prostě tyhle pokusy nemůžeme nechat přejít bez povšimnutí a stát se jakýmsi hadrem, o který si o nás kdykoli Rusové otřou nohy. Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Holík.